Poštovane kolegice i kolege, budući da je predlagatelj nazočan, nastavljamo s radom plenarne sjednice. Pojedinačna rasprava, poštovana kolegica Sunčana Glavak, izvolite. S obzirom da su se stekli uvjeti i predlagatelj je ovdje, mislim da možemo nastaviti s raspravom u 21, 56. Dakle u svojoj raspravi osvrnut ću se kratko na kronologiju događanja i podsjetit ću na neke fakte koji su navedeni u ovom izvješću. Dakle, referendumska inicijativa, potpise odnosno obje inicijative potpise su prikupljale od 13. do 27. svibnja 2018. g. da bi 13. lipnja potpisi bili predani u Hrvatski sabor.

Ono što je bilo nekoliko puta danas apostrofirano, još jednom ću ponoviti, svi zainteresirani a to je bio i naputak Vlade, koji žele, koji su sudjelovali bilo kao građanska inicijativa ili kao građani čiji bi potpisi mogli biti suspektni, koji su htjeli provjeriti jesu li potpisi u redu, mogli su to učiniti, Ministarstvo uprave javnim pozivom pozvalo je sve građane da to učine i na vrlo transparentan način bili su čak i predloženi datumi, točni termini za sve one koji žele uvid na bilokoji način. Dakle građani su to mogli učiniti od 19. do 21. studenog prošle godine zatim od 26. do 28., građanske inicijative odnosno njihovi predstavnici „Istina o Istanbulskoj“ i „Narod odlučuje“ zatim građanske inicijative mogle su odrediti i do 10 svojih predstavnika koji će imati uvid u potpise odnosno postavljena pitanja. Predstavnici inicijative „Istina o Istanbulskoj“ od 26. studenog čak su dobili i termin točno od 9 do 15 sati a 27. studenog dakle točno Ministarstvo uprave ih je pozvalo da mogu pogledati nevažeće potpise. Jednako tako bilo je otvoreno i za sve one druge koji imaju bilokakve sumnje da nešto nije bilo u redu, mogu imati uvid u te potpise. Da bi otklonili sve sumnje i evo nema kolege Grbina ali on je postavio to pitanje i u svom obraćanju u ime kluba SDP-a, dakle sve kontrolne liste postoje, one se nalaze u digitalnom obliku. Svi potpisi, svi originali deponirani su ovdje u Hrvatskom saboru, dakle sve potpisne liste s potpisima birača koje su prikupljale građanske inicijative. O proceduralnim pogreškama neću ponovno govoriti, o njima su govorili već moji prethodnici, je li ih bilo, da li je to manjkavost možda trenutnog Zakona o referendumu koji je na snazi, o tome možemo razgovarati, mislim da bi bilo dobro razmotriti cijelu promjenu Zakona o referendumu kako bi se otklonile eventualno nedoumice koje su se eto pokazale i na ovim pitanjima zašto se neka pitanja i sukladno Ustavu ne bi trebala propitkivati. Tijekom provjere broja i vjerodostojnosti potpisa, utvrđeno je da je prikupljeno nedostatni broj potpisa, daj e bilo među njima potpisa koji su bili duplicirani ili više puta isti, nepostojeći OIB-ovi, umrle osobe i sl.

Za sve one koji su na ovako nedoličan način govorili o ljudima kojima je bio povjeren ovaj odgovorni zadatak, molim vas da ipak pogledaju stranicu 10 da vide o kojim ljudima je riječ, riječ je ljudima koji dugogodišnji su suradnici odnosno djelatnici spomenutih ministarstava sa svojim kompetencijama i mislim da su bili potpuno nepristrani kada su radili uvid u dodijeljene im liste odnosno provjeru potpisa. Što se tiče nepravilnosti, dakle građanska inicijativa „Istina o Istanbulskoj“ , Ministarstvo uprave utvrdilo je da je u Registar birača 13. svibnja prošle godine bilo ukupno upisano 3 747 409 birača hrvatskih državljana, izvršitelj je povjerenstvu dostavio kontrolne liste s ukupno 45 328 ispravnih potpisa. Kriterij prema kojima su neki proglašeni neispravnima bili su dakle govorim o građanskoj inicijativi „Istina o Istanbulskoj“, 8 000 duplih potpisa, 2594 OIB-a nepostojeća, 428 osoba u vrijeme prikupljanja potpisa nije bilo punoljetno, 158 osoba koje su se našle i na ovim kontrolnim listama uopće nisu bili hrvatski državljani, 248 osoba bilo je mrtvo u vrijeme prikupljanja potpisa a 33 554 potpisa utvrđeno je neispravnima jer nije bilo osobnog imena na potpisnoj listi odnosno nije odgovaralo osobnom imenu u Registru birača, nečitko upisani podaci, neispravan OIB itd. Što se tiče građanske inicijative „Narod odlučuje“, povjerenstvo je utvrdilo je da bilo 7 488 dvostrukih ili duplih potpisa, 1 844 nepostojeća OIB-a odnosno nije ih bilo ni jednoj drugoj evidenciji, 365 osoba ponovno ne punoljetnih, dakle nisu se smjele naći uopće upisane na ovim potpisima, 332 osobe koje nisu hrvatski državljani, 120 osoba preminulo u vrijeme prikupljanja potpisa i preko 30 000 potpisa utvrđeno je neispravnima iz sličnih razloga, osobno ime na potpisnoj listi ne odgovara osobnom imenu u registru birača i sl. Što se tiče Građanske inicijative Narod odlučuje, dakle ona treća o dopuni Ustava RH bilo je duplih potpisa preko 7.000, 1.800 nepostojećih OIB-ova, 354 nepunoljetne osobe čiji su se potpisi ovdje našli, 321 osoba nije bila Hrvatski državljanin, 115 preminulih prije početka skupljanja potpisa i 30.626 potpisa utvrđeno neispravnima ponovo na potpisnoj listi iz razloga kao što je povjerenstvo navelo i ranije. Zaključno, reći ću da povjerenje u institucije ako se dovodi u pitanje od zastupnika u Hrvatskom saboru, a to smo danas nebrojeno puta čuli, temeljeno na iskrivljenim informacijama ili proizvoljnim tumačenjima može se tumačiti kao niska razina kompetencije. Građani očekuju institucije s integritetom, a jesmo li mi i Hrvatski sabor doveli pod znak pitanja možemo si odgovoriti i sami, kako nas građani ocjenjuju već nekoliko godina, a posebno ovaj saziv Hrvatskoga sabora i sramotno, sramotno nisku razinu povjerenja u Hrvatski sabor. Sve dok se taj integritet i naše institucije ruši na najprizemniji način urušavaju se i demokratske vrijednosti, a mislim da to nikome nije u interesu. Stoga podržavam ovaj zaključak, a i podržavam neke od kolega koji su rekli da bi bilo dobro da se uredi Zakon o referendumu, da ga bilo tko, bilo kakove inicijative s bilo koje strane ne koriste u manipulativne svrhe. Hvala lijepo kolegice Glavak, u vašoj dosta zanimljivoj raspravi iznijeli ste neke podatke s kojima bi se mogao složiti, ono šta mene najviše tu kako bi rekao je zainteresiralo kako nije uspjela Vlada iskomunicirati na jedan uvjerljiv način da se eventualno vi ste ipak i medijska bili osoba imate puno iskustva u tom poslu, imam osjećaj da imamo lošeg komunikatora u ministru Kuščeviću koji sa dosta svojih malo nespretnih izjava doveo ja bi rekao cijeli proces na jednu granicu da ljudi misle da tu ima nešto mutno, da se tu malo transparentnije komuniciralo kao što to radite recimo vi u nekim situacijama ili kolega Bačić koji je dosta iskusan ovako komunikator onda bi vjerojatno bilo manje problema.

Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče, kolega Maras ministar Kuščević govori i govori, a nikako da se nadglasa onih tisuću i jedan puta izrečena laž i to vrlo dobro znate. Kada nešto zaživi u javnom prostoru što je plasirano kao laž ili ako hoćete feik news što je vrlo popularno ili ako želite nešto demantirati znati kako se kaže što vam je demantij. Ja mislim da je Vlada od početka bila vrlo transparentna o tome sam govorila na početku svoje rasprave, otvorila je za sve koji su to željeli na vrlo transparentan način da se napravi uvid. Međutim, kako je plasirano nešto u medijski prostor to je drugo pitanje.

Zahvaljujem poštovanoj kolegi Glavak, na odgovoru. Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege, pa ono što ja želim reći par kratkih stvari oko ovog prijedloga Odbora za Ustav, naime podržat ću ga i podržat ću ga iz dva razloga. Prvi razlog je taj što prije svega smatram da su ova pitanja koja se traže u ovom referendumu neustavna i ne treba mi Ustavni sud da bi to sam procjenjivao, dakle za mene svako zadiranje u prava manjina i slabijih skupina u društvu je apsolutno neustavno i volio bih da danas je glavni razlog odbijanja ovih referendumskih inicijativa upravo njihova neustavnost. A drugi razlog zašto ću podržati ovaj prijedlog Odbora za Ustav je taj što ja vjerujem da ove inicijative nisu skupile dovoljan broj potpisa, vjerujem da je neću reći Vlada i ministarstvo, nego službe stručne od APIS-a itd., ljudi koji su to radili, da su posao odradili dobro, to me ne može nitko razuvjerit. A zašto, sad ću to probat argumentira. Dakle, činjenica je da referendum u Hrvatskoj nije dobro uređen i da ovaj zakon koji sada imamo nije dobar i da je tu puno upitnika i puno je otvorenoga prostora, dakle za početak nije uređen ni sam način prikupljanja potpisa. Dakle, ako se sjetimo samo događaja koji su tada bili za početak dio potpisa je skupljen na neistinit način, dakle ljudi su se obmanjivali prilikom skupljanja potpisa, nije im se govorilo istinito i iskreno za šta se ti potpisi skupljaju, dakle govorilo se svašta, skuplja se protiv ovog, skuplja se protiv onog. Jedan veliki dio kampanje se vodio na način da se ljudima govore neke stvari koje se uopće ne tiču postavljenog referendumskog pitanja, samo da bi ih se privolilo da daju svoj potpis. Druga stvar, na pola prikupljanja, znači ajmo reć na pola puta neko mjerenje vremena, sami predstavnici inicijativa su pozivali građane da u što većem broju pristupe davanju potpisa jer neće uspjeti do kraja prikupljanja odnosno do kraja roka skupiti dovoljan broj potpisa, dakle nakon tjedan dana prikupljanja. I cijelo vrijeme su u javnost plasirali priču daleko smo od prikupljanja, priključite se, moramo skupit, moramo potegnut, moramo ić da bi to uspjeli do kraja. Nakon završetka skupljanja potpisa, nakon nekih 15 dana, čak predstavnici jedne inicijative su rekli, nažalost nismo uspjeli skupili smo 370 i nešto tisuća, malo nam je falilo, nismo uspjeli ali za drugu inicijativu imamo dovoljan broj. I onda se nekakvih mjesec dana to sortiralo, slagalo i u tom sortiranju i slaganju na jednom i predstavnici inicijative koji su rekli da nisu uspjeli, sad su uspjeli. I rekli su evo imamo dovoljan broj. E sad gledajte, te sve stvari su meni neuvjerljive. Dakle meni nije normalno da ako ti danas, da ako ti je danas rok i danas si završio prikupljanje potpisa da ih onda mjesec dana sortiraš i da na isti ovaj način kao što se sada prigovara Vladi da ne želi prikazati potpisne liste je netko negdje pitaj Boga gdje državo sve te potpise zatvorene i govorio evo mi to sada brojimo da bi 30 dana nakon završetka prikupljanja rekao evo mi sad imamo dovoljno. E tko kaže i tko može garantirati da se u tih 30 dana ti potpisi nisu nastavili skupljati, da se nisu nastavili dopisivati itd. I s druge strane nakon što se krenulo u provjeravanje tih potpisa e tu je sada Vlada napravila grešku. Dakle Vlada je netransparentno i ne dobrom komunikacijom kao što su neki kolege rekli ugrozila gotovu stvar. Dakle dovela je u pitanje vjerodostojnost informacije o prikupljenom broju potpisa. I mislim, slažem se sa kolegom Marasom da je jedan od najvećih krivaca u toj komunikaciji je ministar Kuščević koji je davao cijelo vrijeme određene nespretne izjave koje su onda podgrijavale teze ovih koji se sada bune i koji dovode u pitanje tu provjeru potpisa. Dakle njih se uvijek kasnije treba rastumačavati, njima se uvijek kasnije treba objašnjavati šta su mislili, šta su rekli. Gospodin ministar Kuščević u svojoj komunikaciji ne samo o ovoj temi i o brojnim drugim temama često puta kaže hrpe nekakvih gluposti koje nemaju veze sa vezom, kojega nitko živ ne pita i onda se čudimo zašto je percepcija u javnosti takva a doveo je do toga da zadnjih par mjeseci otkad je ova priča aktualna manjina koja je glasna i agresivna terorizira većinu. Mi kao saborski zastupnici svi na gotovo 10, 15 dana dobivamo nekakve mailove, ja se opet pitam otkud tim inicijativama opće i neki naši podaci. Zašto meni netko šalje tri puta dnevno mail i govori mi kako je prevaren od strane Vlade i kako ne znam ja ne vidim kraj svojih očiju nego me treba netko uvjeravati i govori mi maltene da pazim što radim i da pazim kako ću glasati? Otkud mu ti podaci. Isto tako i predstavnici vlasti, predstavnici predlagatelja i zastupnici HDZ-a su sada ovdje rekli da je među potpisnicima jedan veliki broj mrtvih, da je veliki broj netočnih OIB-a, da je maloljetnih, da je djece, da je stranih državljana, dakle to i to je u tolikom broju da to nije slučajno. Dakle kao što su rekli i neki kolege, mi sad ovdje znamo samo za mrtve, za nepostojeće itd. A koliko je onda falsificiranih potpisa koji su nazovimo to tako ispravni. I to se pitanje može postaviti, ja ne tvrdim da je, ali možda i je ako je mrtvih koje to možemo ustanoviti, koliko je onih koje ne možemo ustanoviti. S druge strane to je zlouporaba podataka i to je kazneno djelo. Mene zanima da li je ministarstvo, da li je Vlada, da li je itko podnio kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja, zbog zlouporabe podataka i zbog falsificiranja tih potpisa. A onda će institucije ove zemlje po službenoj dužnosti krenuti u nekakve istrage i nekakve radnje. I to se mora napraviti da se ove stvari više ne bi ponavljale. I u biti dovelo se do toga u jednoj čistoj stvari koja je po mom mišljenju osobnom čista dakle da ove inicijative nisu skupile dovoljan broj potpisa zbog nespretnosti komunikacije od strane ministarstva, ministra prvenstveno je stvorena sumnja u vjerodostojnost toga šta oni govore i samim time se ruši i povjerenje građana u institucije države a to je jako opasno i to ne smijemo raditi. Dakle ako mi ne vjerujemo institucijama naše države, osnovnima jer nekima kojima ne bi smjeli dovoditi povjerenje to u pitanje onda se tu ugrožavaju i glavni državni interesi a to je odgovornost i onih koji to rade i onih koji su im omogućili da to rade. I zaključno, još jednom pozivam da se što prije donese novi Zakon o referendumu, da se urede ova pitanja i problemi i smatram da tako važan zakon koji se pokazao zadnjih par godina da je stvarno važan jer mi nažalost kao zemlja, kao mlada demokracija, nažalost još uvijek nemamo kulturu referenduma. Dakle kod nas će ljudi na referendumu glasovati u pravilu i protiv nekih stvari protiv kojih ne bi bilo logično da glasaju. Evo, recimo Švicarci su imali referendum prije par mjeseci u kojem je bilo pitanje da li želite da vam pojeftine komunalne usluge. I građani Švicarske su to odbili jer je bila kvalitetna kampanja, jer se objasnilo šta to pojeftinjenje znači, koliki će to biti udar na kvalitetu života koju imaju a ja nisam siguran da se u Hrvatskoj postavi pitanje da li želite da vam se smanji cijena komunalnih usluga ili da li želite da to bude besplatno, kako bi taj referendum prošao, odnosno siguran sam prošao bi za to da bi građani rekli da su za to da se to smanji. A to što bi cijela Hrvatska izgledala kao što danas zadnjih dana izgleda Zagreb da su vreće smeća na svakom koraku, da kontejneri su pretrpani, evo o tome bi razmišljali malo kasnije. Zbog toga o novom Zakonu o referendumu bi trebao se postići i nadstranački konsenzus, u tome bi trebali sudjelovati svi, ne bi se trebao slomiti preko koljena i trebalo bi se probati oko njega dogovoriti što je moguće više i odnosno što je moguće više se usuglasiti. I mislim da to trebamo čim prije donesti dok nas ne zadesi neka nova inicijativa.

Zahvaljujem poštovanom kolegi Saši Đujiću. Imamo repliku, poštovani kolega Hrvoje Zekanović, izvolite. Poštovani kolega Đujiću, prvo mi je fantastično slušati kako SDP podržava HDZ, samo naprijed, znači, to je taj novi smjer, novi put, kolega Maras isto, pretpostavljam da je oduševljen, ali ovdje ima par stvari koje bi ja, prvo bi ih upoznao s ovim DORH npr., vi kažete očito je netko dopisivao potpise, vi imate očito neke informacije koje nitko nema.

Kaže, i dalje, zlouporaba podataka, znači, vi očito imate neke podatke, molim vas, istupite s tim podacima u javnost, kontaktirajte DORH, nek se stvar riješi. Kao što, meni je žao što DORH nije postupio po prijavi bivšeg predsjednika HDZ-a, g. Karamarka, po pitanju vašeg APIS-a gdje se navodno isto nešto prepisivalo, dopisivalo itd. Zahvaljujem, odgovor poštovani kolega Saša Đujić, izvolite. Kolega Zekanović, za razliku od vas, ja nikada nisam bio na HDZ-ovoj listi, niti ću bit, dakle, da nije bilo te suradnje HDZ-a i vas, vi ovdje uopće ne biste sjedili, to je za početak. Druga stvar, sve što ste rekli sada, manipulirate, košto cijelo vrijeme oko ove teme manipulirate. Dakle, ja sam rekao ono što govore predstavnici ministarstva i što piše u medijima i ako ste me pažljivo slušali, jasno sam pozvao upravo Vladu da ako je toliko toga falsificirano da podnese kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja, pa ministar nam govori cijelo vrijeme da je desetke tisuća ljudi tamo kojima tamo nije mjesto, znači da je to netko zloupotrebljavao i da to tamo je nezakonito i samo sam pozvao Vladu da to napravi.

Kolega Đujić, ja bi vas lijepo molio, pripazite malo na vrijeme i u svom izričaju malo pripazite na omalovažavanje kolega zastupnika.

Ja sam izašao sa liste HDZ-a jer sam vjerodostojan kao i mnogi vaši kolege koji su otišli od SDP-a, a vi ipak gledate svoju sindikuricu i poziciju, pa bez obzira što SDP više nije ono što bi vi htjeli, vi ćete tu i dalje biti da bi imali svoj mandat, ali i to je legitimno. Kolega Zekanović, povrede Poslovnika nije bilo, ja sam kolegu lijepo zamolio da u svom izričaju malo pripazi, tako molim i vas. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Ante Sanader, izvolite. Ispričavam se kolega Sanader, imamo još povredu Poslovnika, poštovani kolega Đujić, izvolite. Dakle, povrijeđen je čl. 239., dakle, kolega Zekanović, košto ste i sami rekli, evidentno je zloupotrijebio Poslovnik, čl. 238., a po čl. 239. vi mu za to morate izreći opomenu, ako mu ne izrečete opomenu, onda čovjek nije prekršio Poslovnik, tako da ja vas molim da se toga držite, a ja sam 20 godina u SDP-u, a u HS sam samo 7, tek 7, tako da bio sam u SDP-u i dok nisam bio zastupnik, a za vas nisam čuo dok niste bili na listi HDZ-a. Zahvaljujem kolega Đujiću. Hvala vam na ovoj informaciji koju ste mi dali, dakle, nije povrijeđen Poslovnik, vi kada budete presjedali, onda ćete vi prosuđivati i molim vas nemojte zloupotrebljavati institut Poslovnika. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Ante Sanader, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Pozdravljam ja državnu tajnicu, sve kolegice i kolege. Evo, čuli smo danas mnoge interesantne rasprave i meni je najtužnije i najopasnije ovdje što se praktično mi stavljamo upitnik pred institucije, mi ne uvažavamo naš Odbor za Ustav i Poslovnik, koga bi mi to, kome bi mi to vjerovali, ajde, krenimo od sebe. Znači, u naš Odbor ne valja, ne znam, nisam imao tu listiće da mi sad odredimo neki svoj Odbor ovdje između nas, međustranački, pa ga pošaljemo da on to nešto odradi, opet mu ne bi vjerovali, jer ako ne vjerujemo Odboru za Ustav i Poslovnik, onda ne znam kome bi to, znači, ne vjerujemo sebi, ne vjerujemo ministru, ne vjerujemo Vladi, gledajte, ovo nije, ovo nisu oktroirane institucije, tako da sada je netko drugi nametnuo, oni imaju legitimitet naroda il dobro je, legalno je da se oporba bori, da daje svoje stavove i prijedloge, ali ako ovdje profesor ustavnog prava kaže da Ustavni sud je prestao biti Ustavni sud, koju mi poruku šaljemo našim građanima, kome će to građani vjerovati, šta je slijedeće, pozvat ih na revoluciju, dajmo ljudi izađimo, pa će ulica odlučivat, jer misli da je ulica netko tko može donijeti bolje rješenje. Ministar se ovdje trudi, muči, 5 puta govori o tom da kontrolne liste su tu, da na jedan pritisak entera ih možemo dobit, a netko uporno tvrdi, ne, to nije istina. Svi popisni listići su ovdje, znači, u svakom momentu se može neko ekstra povjerenstvo, ali ne znam koliko bi i njemu vjerovali, otić donijeti odluku da ćemo sve to ponovno provjeriti. Ja mislim da bez povjerenja u institucije, ma koliko se one nekome sviđale ili ne sviđale, mi dovodimo u pitanje sve i to je najopasnije za sustav, to je najopasnije i za našu državu i za ono što će se događati sutra. Jednostavno mislim da je stav ministra ovdje, njegovo čvrsto uvjeravanje bi trebalo biti dovoljan dokaz, on ima odgovornost, on ide sutra na izbore. Ovdje isto tako, jedan kolega je rekao u svom završnom govoru, u završnoj rečenici je rekao, znate, zato pazite dragi građani i vi, ovi koji su vam uzeli referendum, nemojte sutra dat njima glas, znači, očito je ovdje vrlo interesantna ciljana skupina ovih 400 000 ili 350, nije bitno koliko tisuća ljudi koji su dali potpise, oni su vrlo interesantna ciljana skupina, da bi se ovdje politikanski ili neistinom išla prema njima i prikazali se kao njihovi zaštitnici. Referendumske inicijative su dobre i to je praksa u cijelom svijetu, nije to ništa novog što je otkrila Hrvatska. Nije lijepo ni ovdje da imamo dvostruke kriterije. Ovdje gospodin Peđa se javlja Markićka je zlo nevaljano a netko drugi je dobar. A to je njeno pravo, ona se bori isto kao i svatko od nas ovdje za svoje biračko tijelo, ali nije uspjela. Da li su vam dokumenti ovdje, jasni papiri da se nije uspjelo, da se nije skupio dovoljan broj glasova i to je najrelevantnije? Da li su ta referendumska pitanja ustavna, nisu ustavna? Danas je primarna tema bila je li bio dovoljan broj glasova ili nije bio dovoljan broj glasova. Sve institucije i ministarstvo i povjerenstvo i agencija stručna su jasno dali koji je to broj, koliko ljudi je ovih, koliko onih, umrlih, koliko ovakvih, koliko onakvih. Nema dovoljan broj glasova i to je najpresudnije za ovo o čemu mi danas govorimo. I zato mislim da bi trebalo uvažiti što je naš Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, njegov stav kao i stav ministarstva i odluku Vlade i uvažiti to i jasno je ova inicijativa nije skupila dovoljan broj glasova i referenduma nema. I sada sve drugo je politikanstvo i sve drugo je kažem pokušaj iz te ciljne skupine pokupiti što veći broj svojih glasača. Evo to je moj zaključak od ove ukupne rasprave koju sam danas čuo ovdje. Zahvaljujem poštovanom kolegi Anti Sanaderu. Imamo repliku poštovani kolega Saša Đujić, izvolite.

On je i danas recimo ovdje rekao da se Vlada vodila zaštitom prava 3 milijuna i 300 tisuća građana koji nisu dali potpis za ovu inicijativu i da je Vlada štitila i njihov stav. Njihov stav bi se štitio da je raspisan referendum, da su ti ljudi onda izašli na referendum i rekli da li misle i li ne misle pa nisu svi morali potpisali koji se npr. slažu sa time.

I ja se slažem i vjerujem da nije prikupljen dovoljan broj potpisa. A ovi što prozivaju danas da se dobro pazi drugi puta pred glasačkom kutijom protiv ovih koji su mu uzeli referendum su za tu Vladu glasali 2 puta. A ne znam kolega što ste vi tu vidjeli sporno u tome što je ministar rekao, ministar je samo rekao dio ljudi je glasao za ovaj referendum ali velika, ogromna veći na preko 3 milijuna nisu glasali i on je samo tu konstataciju rekao. Nije on ništa rekao što bi moglo uvrijediti ni ove ni one, on je samo konstatirao činjenice. Prelazimo na sljedeću raspravu. Poštovani kolea Bojan Glavašević, nije nazočan. Poštovani dopredsjedniče Sabora, poštovana državna tajnice. Evo opet ću ja na isti način, evo fantastično mi je slušati, kako SDP ode ruku pod ruku skupa sa Plenkovićem i HDZ-om. Pokušava rušiti referendume, odnosno zastupa stavove protiv Istanbulske konvencije. I to je fantastično samo ovdj eja moram malo ući u analizu. Ovdje je kolega Đujić i kolega Maras koji su tu jedini nazočni iz SDP-a, zapravo ja, i pardon i kolega Bauk, nisam vas vidio, znači, ... ... [[Upadica se ne čuje.]] Ne, slušao vas je pozorno, dakle ja znam da ste stvarno vi protiv onoga što ja zastupam i da ste vi zapravo za Istanbulsku konvenciju srcem i dužem i to ste vi i to je vjerodostojno, svaka čast i tu priča staje. E sa druge strane sada vi branite ministra Kuščevića koji da je njega bilo pitati prije pola godine on bi rekao nemoj molim te Plenkoviću Andrej nemoj molim te ići u ratifikaciju Istanbulske znaš to meni moj svećenik, moji ljudi, moji tamo u Nerežišćima to ne žele kao i kod Ante Sanadera kao i kod ostalih kolega koji su nazočni ovdje koji su i ... [[Govornik se ne razumije.]] Međutim, e sada ipak se to dogodilo i sada imamo tu kolege HDZ-ovce, znači Plenkovićevu ekipu koja to brani. Znači sad oni to brane, oni su protiv referenduma, oni su za istambulsku, zato što trenutno tako moraju biti a on će to pokušavati opravdati a vi branite zašto to vjerujete. I evo svaka čast SDP-ovci, vi ste vjerodostojni, oni su takvi kakvi jesu trenutno ali to se možda i promijeni normalno ako ode Plenković, dođe neki malo desniji HDZ-ovac na vlast odmah će se ta priča promijenit. Evo npr. potpredsjednik Sabora gospodin Brkić dođe za predsjednika HDZ-a siguran sam da se stvar radikalno mijenja. I to je znači sada trenutna situacija i to je zapravo fantastično.

Naglasio bi da stvarno, kolega Đujiću a i svi ostali koji su ovdje iz HDZ-a i Kuščević je govorio kako to u jednom trenutku su ovi iz Istanbulske rekli da imaju 369, ja nemam pojma sad više koliko je to bilo pa u drugom trenutku 379 tisuća potpisa. Pa ljudi moji to su ljudi volonteri koji nemaju infrastrukturu. Ja ću reći anegdotu koja se desila relativno nedavno prije svega godinu, dvije dana, 5 godina nakon što je završio onaj prvi referendum koji je uspio promijeniti Ustav, referendum za ustavnu definiciju braka gdje je meni došlo u mom Šibeniku da sam ja bio koordinator jedna žena sa dvije potpisne knjige i kaže ja ovo čuvam kaže šta ću s njima. Dakle potpisi su se stvarno polako prikupljali iz svih krajeva Hrvatske, nema infrastrukture tako da je to logično. I stvarno shvatite da je to logično da to tako je. Ali pozvati ću vas opet, ako vi imate informaciju ili bilo tko u ovom Saboru ili bilo tko gdje drugdje da je nešto bilo protivno zakonu e onda lijepo prijavite to DORH-u. I ja pozivam DORH da pogleda ovu sjednicu i neka vidi, ako netko ima neku osnovanu sumnju, ja sam prvi da se to regulira, da se razumijemo. S time da je, bilo je 200, 200 mrtvih što je 0 cijelih, ne znam 0,2 ili 0,3%, zapisano na listu a moguće je da je to tko zna tko, bilo tko iz ovog Sabora iz SDP-a, HDZ-a ili iz HRAST-a možda došao i napisao namjerno … ... [[Upadica se ne čuje.]] Da, da, napisao namjerno krivi OIB ili svog pokojnog djeda, da, da se diskreditira referendum. I slažem se da se treba i Zakon o referendumu promijeniti, ali ne da bi bio restriktivniji, nego da bi bio liberalniji. Da bi i vi, znači i liberali imali mogućnost mijenjati zakone, pa zašto ne i Ustav kao i svi u Hrvatskoj. Nemojte gledati trenutnu konstelaciju jer ipak vi pobjeđujete na dugi rok, gledajte malo dugoročno, liberalizirajte to, to će vama ići u korist. Trenutno možda ide konzervativno sceni, onda, nama konzervativcima, ali ja mislim da mi ipak gubimo ovo s obzirom da je HDZ kao najveća stranka otišao daleko na vašu stranu, tako da ćete vi moći uskoro donijeti zakon koji god hoćete. Svašta sam čuo ovdje, pa sam čuo i od gospodina Sanadera, kaže ciljana skupina na koju se puca ovdje, ciljana skupina, da ja sam zapravo tu 8.3. kada sam čuo od premjera da želi ratificirati Istanbulsku konvenciju, najavio u kontaktu sa volonterima ići ćemo u referendum, da ići ćemo. I je to je moja ciljana skupina, to su moji ljudi, volonteri, koje rade za 0 kuna, koji žele Hrvatsku napraviti boljom i to je moje glasačko tijelo, kao što su HDZ-ovo ali i SDP-ovo glasačko tijelo, oni koji su dobili poslove u državnoj upravi, koji imaju … [[Govornik se ne razumije.]] koje imaju upravne odbore, koji zapravo ovise o politici. Tako da je to isto legitimno, vi imate svoje glasačko tijelo, ljude koje ste zaposlili, osigurali, a netko ima svoje volontere, koji zapravo za ideale nešto rade i bore se skupa s njima, bore se skupa s njima. Kažete ovdje, kome vjerovati kome vjerovati. Stvarno kome vjerovati? Ako vi ne vjerujete volonterima, koji su radili posao, da bi Hrvatska bila bolja, zašto bi ja vjerovao Odboru za Ustav koji je postavio premjer Plenković, a on ne želi da Istanbulska padne, jer je pao i on, on ne želi promjenu izbornog sustava, zašto bi. E sada vam moram pročitati vezano u izborni sustav, ovo je interesantno, danas mi je došla pod ruku knjiga, sasvim slučajno, izbori i izborni sustav Anđelka Milardovića i odmah na početku kaže, ne radi se o Hrvatskoj, da se ne razveselite. Svakoj se pokrajinskoj jedinici pri izbora dodjeljuje onoliko mandata koliko je stanovnika tamo živjelo prema posljednjem popisu pučanstva. Mi u Hrvatskoj imamo 10, 15% više birača, nego što imamo stanovnika. To je bilo u vrijeme, mog poštovanog, cijenjenog kolege Bauka, a imamo i danas, u vrijeme ministra Kuščevića. Znači imamo situaciju da imamo jedan golemi disparitet, 10% ljudi je više na popisu nego što ih de facto ima. I onda to je u redu kada su izbori, onda su svi na gubitku, jel tako ili na dobitku, kako gledate, ali kada je pitanje referenduma, onda oni koji pokreće referendumske inicijative, oni su na gubitku. Ti umjesto da skupiš 250 tisuća potpisa, moraš još skupiti 370 ili 440, kolega Bauk, ako se ne varam u vaše vrijeme. S tim da ipak ovdje budemo u istini nisam bio kreator referenduma o izbornom sustavu, ali, evo ga u ovoj knjizi, evo danas sam pronašao, kaže ovako, a to bi ja predložio, jedinstvena izborna jedinica je razmjerno načelo raspodijele. Pa da ne dužim, jer nemam previše vremena, svi ostali izborni sustavi, nasuprot tome, sadrže elemente, koji više ni manje snažno nude poticaje ili vrše pritisak kako bi se pospješila koncentracija na nekoliko parlamentarnih stranaka, odnosno, olakšao stvaranje apsolutne parlamentarne većine jedne jedine stranke. Dakle, jedini sustav koji Hrvatskoj treba, jeste hrvatska jedna izborna jedinica i razmjerni izborni sustav. Tako da ću reći i ovaj izborni sustav, koji je puno bolji od postojećeg nije najbolji. Ali, nije čak uopće bitno, jesam li ja za taj izborni sustav, jesam li ja za Istanbulsku, jeste li vi gospodine Sanader za Istanbulsku, ili vi gospodine Maras, to nije bitno. Bitno je da se referendum dogodi. Pa čak ću reći i ovo, ako smo siv legalisti, ako postoji očita volja građana, a postoji, u slučaju jednog referendumskog pitanja, samo 0,8% glasova nedostaje, pa onda recite svom premjeru, znam da to nije očekivati, ali bilo bi fino, recite svom premjeru, ajde Andrej majstore, raspiši referendum, jer ga traži 370, 380 ili 400 tisuća građana, raspiši ga. Pa će i naši kolege SDP-ovci glasati za nas i mi ćemo pobijediti te katolibane koji žele srušiti Istanbulsku konvenciju i promijeniti izborni sustav. Pa imate vi poziciju, SDP i HDZ bi ovdje pobijedili na ovim referendumima, jer i sami znate kada je bio referendum o braku da je HDZ dao veliku podršku referendumu i da je zbog toga i prošao referendum o braku, jel tako, vi se s tim hvalite. Pa evo, sada budite frajer imate još SDP tu i HNS je tu. I Most je neodređen po pitanju Istanbulske kao i svi ostali, ja ću reći. I onda na koncu što je rekao kolega Stričak, imate jedan marginalni katolibanski Hrast koji je jedini s druge strane, pa ja se ne bi bojao.

Zahvaljujem poštovanom kolegi Zekanoviću, imamo replike poštovani kolega Gordan Maras, izvolite. Hvala lijepo kolega Zekanoviću, u ovom vašem, možda po decibelima značajnom govoru, ali suštinski ne sadržajno, sam se na jedan trenutak upitao tko je pravi Zekanović. Da li je pravi Zekanović ovaj koji grmi protiv Plenkovića ili je pravi Zekanović ovaj koji se grli sa Plenkoviće?

Zahvaljujem kolega Maras. Odgovor, kolega Zekanović, izvolite. Dakle, ovako, poštovani kolega Maras, vi možete biti puno domišljatiji jer imate dara za to kao i kolega bauk, stvarno ja vam katkad skidam kapu na vašu domišljatosti i onako dobro reagirate međutim ovdje kopirate kolegu Grmoju, on je to pokazivao već ima jedno mjesec dana. A eto ga na, šteta. Ali odgovorit ću i ono što sam odgovorio i njemu, za razliku do vas a i svih nazočnih a i onih izašlih iz ove dvorane, dakle sam jedini, jedini koji se odrekao pozicije vlasti. I sad se vi sjetite još nekoga koji je otišao iz vlasti i koji su povukli svoje tajnike i odrekli se svih sinekura jer nam nije odgovarala Istanbulska konvencija. Tako da ako to kažeš sa decibelima, kažeš s decibelima jer smatraš da se to treba čuti, to vama nije jasno i to vi ne možete shvatiti da hoćete ali zapamtite, ja sam se odrekao vlasti, otišao od tog čovjeka kojemu sam dizao palac gore i napravio bi to opet da sam u prilici. Zahvaljujem kolega Zekanović. Pa kolega Zekanoviću, ja ne razumijem kako se netko uopće u ovom Visokom domu nakon recentnih događanja u Hrvatskoj da ne kažemo u Dalmaciji i dalje u kojem gradu, usudi govoriti o potrebi ratifikacije Konvencije protiv nasilja nad ženama. Shvatite to, jednostavno nije političko pitanje, to je civilizacijsko pitanje. i ja vas nažalost slušam kako se ne mirite s činjenicom da ste iscrpili sve instrumente o svojim temama a nisam vas čula da ste digli glas protiv nasilja nad ženama i protiv toga da se ukinu ostaci takvih divljačkih i paleolitičkih ponašanja koje danas imamo još uvijek. Poštovana kolegice, paleolitik ili neolitik nije bitno, ja sam uvijek bio i biti ću za osudu svakog nasilja pa i onog nad ženama ili možda prvog onog na ženama, da sad ne idem u to neko rangiranje. Međutim ono što smo mi govorili dok se trebala donijeti Istanbulska konvencija a ratificirala se u ovom Saboru 11. travnja, da se neće smanjiti nasilje nad ženama i nije se smanjilo, povećalo se i to je poanta. Znači pogledajte malo statistike, povećalo se nasilje nad ženama. Dakle Istanbulska konvencija, kao što smo govorili, to je bila floskula HDZ-a, nije smišljena da spriječi nasilje nad ženama a to vi i ja jako dobro znate, nego je smišljena da se na jedan tihi način, perfidno, polako uvede rodna ideologija a o tome već imamo i puno, puno dokaza a imat ćemo i u dogledno vrijeme, dakle nasilje nad ženama se nije smanjilo nego povećalo a Istanbulska konvencija je tu. Zahvaljujem poštovanom kolegi Zekanoviću. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. Uvažene kolegice i kolege, mi u Živom zidu zalažemo se za direktnu demokraciju a kao jedan od ključnih alata te direktne demokracije vidimo referendum i s te strane mislimo da pravo na referendum treba braniti neovisno o tome tko postavlja pitanje i kakvo pitanje se postavlja. Mislimo da je mišljenje naroda puno kvalitetnije nego mišljenje kriminalno sklepane parlamentarne većine gdje se zastupnici ucjenjuju ili kupuju, kako god hoćete, gdje se tjeraju da varaju birače i varaju, suprotno izbornoj volji i suprotno predizbornim ugovorima koji su se napisali, sigurno je bolje da narod otiđe na referendum i da da svoje mišljenje od takvoga nelegalnoga ponašanja, od takvog cirkusa. Što se tiče ovih konkretnih referendumskih inicijativa, taj cijeli postupak je kontaminiran, netransparentan bio, ostale su duboke sumnje daje ustvari ministar Kuščević po nalogu svoga mentora premijera Plenkovića unaprijed odlučio da ti referendumi neće biti održani i onda se proceduralnim nasiljem i kojekakvim smicalicama postiglo to da su kao potpisi nevažeći, poprilično prozirno, znači te referendumske inicijative su predale svoje potpise u lipnju, trebalo je navodno 6 mj. da se svi ti potpisi provjere iako su se potpisi skupljali 15 dana i nakon toga 7 dana sistematizirali i onda je to kao bilo predugo, zašto tako dugo treba ali ministarstvu nije dugo dok mu treba 6 mj. da te iste potpise provjeri iako ima kompletnu široku infrastrukturu na raspolaganje. Sasvim je jasno da je HDZ u tome imao i potporu SDP-a i prešutno je kao što vidimo otvoreno, sada će jednako glasati jer ni SDP-u ne odgovaraju referendumi. To je sve ustvari politika ako ćemo iskreno EU-a nastavak te politike, to je jedan produženi krak jer ni EU-u ne odgovaraju referendumi. I ona ne može smisliti referendume. I ona opstruira referendum kad god može. imate recimo ne znam, skupljeni su milijuni potpisa za referendum o privatizaciji voda odnosno zabrane privatizacije voda, milijuni potpisa protiv ugovora ... [[Govornik se ne razumije.]] , vidjeli smo kako je EU reagirala na referendum o neovisnosti Katalonije gdje je 93% građana glasalo za neovisnost a nakon toga je ta volja srušena brutalnom policijskom represijom. Znači u biti briselski činovnik ne radi ništa drugo osim onoga što rade i njegovi nadređeni.

I upravo to što su oni to mišljenje dali na referendumu, meni je nekako bilo prihvatljivo da se saživim sa tom odlukom i da je poštujem kao, kao legalnu, bez obzira što je javna rasprava bila poprilično nepoštena i što se vršio pritisak, i što se nije moglo, moglo ovoga čuti i druga strana, ipak sama činjenica da je referendum održao, održan, ipak je dala nekakav legitimitet toj, po meni osobno, pogrešnoj odluci. Ni jedna, kažu ovdje kolege iz HDZ-a i SDP-a, mi smo da se uredi pitanje referenduma, pa dajte onda, uredite ga, ali na onaj način kako je to uređeno i u drugim civiliziranim državama, ajmo reći prije svega, u europskim državama. U Švicarskoj da bi se proveo referendum, potrebno je samo 50.000 potpisa koji se skupljaju tri mjeseca, a Švicarska ima gotovo duplo stanovnika od Hrvatske. U Sloveniji 40.000 potpisa za 35 dana, u Mađarskoj 200.000 potpisa za 120 dana. Znači, čak i jedna država koju pojedinci nazivaju ultra konzervativnom kao što je Mađarska, ima daleko, daleko liberalniji Zakon o referendumima nego Hrvatska. Pogledajte o čemu se sve glasa na referendumima u europskim državama, evo recimo Talijani su glasali o nuklearnoj energiji, Litvanci i Mađari o zabrani prodaje zemlje strancima, Slovenci o izgradnji pruge, glasale su mnoge države na primjer o Kaznenom zakonu, evo o čemu raspravljaju Švicarci, pa slušajte malo, znači o poticanju ekološke poljoprivrede, o zaštiti životinja, protiv bacanja hrane, protiv GMO-a, za više poreze na uvoz, pazite kakav dobar referendum, o, unijeli su u Ustav obavezno održavanje planinskih pješačkih i biciklističkih staza, pazite u Ustav. Raspravljali su čak o tome smiju li se graditi minareti i smiju li žene nositi burke. To bismo doista mogli nazvati ne znam uplitanjem u nekakav ljudska prava, manjinska prava ili kako tako slično, ali oni su o tome glasali, glasali su smiju li se useljavati stranci u Švicarsku, pazite, glasali su o definiciji braka isto kao i mi, glasali su o tome hoće li se kupovati borbeni zrakoplovi, pa taj bi referendum nama itekako dobrodošao. Glasali su o minimalnoj plaći, o ograničavanju menadžerskih plaća, o Zakonu o zdravstvenoj skrbi, o pedofiliji i kaznama njima, glasali su o tome trebaju li se kravama rezati rogovi ili ne. A vi ste gospodo iz HDZ-a rekli da nam Švicarska treba biti uzor, vaša je predsjednica rekla da ćemo biti k'o Švicarska, pa dajte onda da budemo k'o Švicarska. Dajte dopustite da imamo demokratska, pa nije Švicarska Švicarska samo zato što ima banke, nego je Švicarska i zato što ima nekakvo razvijeno civilno društvo. Vi kažete ne smije se glasati o Izbornom zakonu na referendumu, pa kakav nam je Izborni Zakon? Vi svi znate da Izborni zakon ne valja, znate da su izborne jedinice krivo skrojene, znate da se manipulira popisima birača, znate da u ovom Saboru sjede ljudi koji su dobili 300 glasova, a ljudi koji su dobili 80.000 nisu u Saboru. Imate slučaj HSLS-a koji je dobio 90.000 glasova na izborima, i nisu dobili zastupnika. Mi u Živom zidu, zalažemo se da se pravila za referendum što je više moguće pojednostave, znači da se prag spusti na 2,5%, da se rok za skupljanje potpisa produži na 30 dana, da se potpisi mogu skupljati bilo gdje, kao u vrijeme predsjedničkih ili lokalnih izbora, da možete potpisati na poslu, da možete potpisati kod sebe doma, svejedno. Zašto ne bismo dopustili referendum o EUR-u, zašto ne bismo dopustili referendum čak o NATO-u ili o porezu na nekretnine? Može i o ideološkim pitanjima. A znate zašto vi ne dozvoljavate, gospodo iz HDZ-a, SDP-a i Europske komisije? Jer se vi bojite svoga vlastitoga naroda, bojite se, jer znate da je mišljenje naroda suprotno vašemu mišljenju. I to je ono što vas muči. I zato vi opstruirate i opstruirate će te sve moguće referendume koji će ikada biti, a već ste ih opstruirali u ovoj Hrvatskoj, barem desetak. I Zakon o radu, i Zakon o autocestama, ne znam o čemu su sve bili skupljani potpisi, učinili ste sve što možete da se referendumi ne održe, zato jer želite da sve odluke donosi jedna uska klika, desetak ljudi u premijerovom kabinetu koji misle da su bogom dani i da sve znaju, a mi, svi ostali hrvatski građani smo zatucani, jel' da, zaostali, bedasti, samo je veliki vođa jako pametan. I u tom smislu treba promatrati i vašu Šeksovu giljotinu, i vaše bonus zastupnike, i formulare koje ispunjavate za članove gdje im kršite sva ljudska prava i građanska prava, gdje tražite da se, da ne smiju ni s policijom, ni sa sudcima razgovarati, samo zato što je član nedodirljivoga HDZ-a. Zahvaljujem. Izvolite. Gospodine Bunjac, ne znam po čemu ste vi zaključili da sam ja protivnik i referenduma, da je SDP protivnik referenduma, jer to tako nije. Ja sam vrlo sklon referendumima, ali ovdje se ne radi o tome, konkretno o glasanju o ovoj odluci se radi o provođenju naših Zakona koje sada imamo, radi se o tome da se ne slažem ni sa nekolicinom pitanja koja su postavljena koja zadiru u ljudska prava i zbog čega ne bi mogao biti protiv toga i zbog čega ako HDZ glasa isto tako vi zaključujete da sam ja isto protivnik referenduma kao što je to HDZ.

Hvala vam lijepa zastupniče Maras, vi ste se pojavili na ovoj raspravi prije sat vremena, međutim da ste bili možda cijelo vrijeme ovdje, kao što sam ja bio vidjeli biste kako su se zastupnik Grbin i zastupnica Glavak tepali međusobno, kako su si povlađivali, kako su govorili da se oni slažu u biti u svemu oko referenduma, čak i u o nekakvom budućem zakonu o referendumu. Ja bih, ja bih doista volio da vi stanete iza ovih vaših riječi na način da je to stav stranke, da ste vi sada doista elaborirali stav stranke onda bi mogli dobiti i našu podršku.

Zahvaljujem poštovani kolega Bunjac, prelazimo na slijedeću raspravu poštovani kolega Gordan Maras, izvolite.

Znači postoji čitav niz stvari koje bi mogli izmijeniti, koje bi mogli poboljšati koje bi omogućile da se povjerenje ljudi vrati u instituciju referenduma u Hrvatskoj i na neki način da imamo više referenduma. Zbog čega bi se bojali izjašnjavanja građana? Ali pod pretpostavkom da uredimo točno koja se pitanja ne mogu referendumski ispitivati jer ja mislim da pitanja kao što su postavili kolege iz ovih nekoliko inicijativa vezano uz ljudska prava, uz određene stvari koje zagarantirane i našim Ustavom i ne bih trebalo na taj način propitivati nema potrebe da budu dijelom referendumskih pitanja. Jer oni koji idu na najniže strasti ne bi li skupili posto, 2 ili 5 ili 10 na, na, na izborima mislim da na neki način tu instituciju ne bi trebali zloupotrebljavati. Sa te strane da smo to napravili već prije, možda bi bilo manje problema, ali nikad nije kasno da se taj dio unaprijedi zbog čega u Hrvatskoj ne bi bilo nekoliko referenduma ukoliko građani procjene da je to zbilja bitno. Primjereno bi bilo po meni 5% biračkog tijela, to je duplo manje nego što je sada, primjereno bi bilo da to traje skupljanje potpisa mjesec ili čak 2 mjeseca kako bi se što lakše omogućilo ljudima da prikupe potpise i da onda imamo mogućnost izjašnjavanja o tome. Ovdje sam siguran da imamo činjenicu gdje se ova tema politički eksploatira zbog određenih glasova na desnici, vrlo glasni su zastupnici evo tu smo čuli sada mada iskreno kada gledaš Živi zid više ne znaš jel to desnica, lijevica ili što je, ali oni imaju pojedine stavove radikalno i dijametralno suprotne jednih od drugih tako da evidentno je da se tu pokušava skupiti koji glas na teme na koje to ne bi trebao biti slučaj, da je ta tema uređena na način na koji je trebala bit uređena. Jer nemoguće je da kod tako jedne ozbiljne stvari mi imamo na desetke tisuća nevažećih potpisa, da imamo nekoliko stotina umrlih koji su potpisani, da imamo stotine ili tisuće maloljetnih osoba ili čak i djece koja ne znaju pisati na popisnim, potpisnim listama i da oko toga nitko ne postavlja pitanje. To je samo dokaz da zakon i proces nisu uređeni na način na koji bi to trebali bit uređeni. Da je nevjerojatno da netko nakon šta prošla, prošao rok za prikupljanje potpisa evo sad čujemo nevjerojatnu tvrdnju kolege Zekanovića da mu je gospođa došla nakon 5 godina sa listama da pita šta će sa njima, ne znam sa kojeg referenduma ali da netko 5 godina skuplja liste, to jednostavno nije uvjerljivo. I vjerojatno, vjerojatno je to tako bilo i zbog toga ima i toliko nevažećih potpisa, zbog toga šta se toliko to dugo čeka i onda ljudi možda nekada pribjegavaju i metodama koje nisu baš najbolje odnosno koje zadiru i u kršenje zakona i sve ono što se tu vjerojatno dešavalo. I onda na to se nasloni po meni dosta nespretna persona u toj cijeloj situaciji, ministar Kuščević, koji onda još dodatno to zakomplicira, pa tvrdi evo kao što je rekao kolega Đujić da 3 miliona ljudi il nešto se nije potpisalo pa da su oni automatski protiv referenduma i na taj način sa podosta nespretnih izjava u biti još dodatno dolijeva ulje na vatru. A ovdje jednostavno samo treba reć nekoliko stvari. Broj jedan, neka pitanja nisu za referendum, broj dva, broj dva dovoljni broj potpisa nije prikupljen i broj tri mi smo tu da odradimo taj posao na način ne da li je netko HDZ ili neka ili SDP ili neka treća stranka, nego jednostavno da, da verificiramo ono što se desilo. To što ja osobno ne podržavam većinu pitanja zbog toga što mislim da nisu primjerena odnosno da se ne bi trebala opće referendumski ispitivati to je jedan drugi, drugi par rukava. Neke stvari oko izbornog zakona ovaj bi čak volio raspraviti jer mislim da je u našoj zemlji izborni zakon neusklađen, da je nemoguće da u jednoj izbornoj jedinici imamo 15% više nego u drugoj izbornoj jedinici, ja bi volio da postoji direktna demokracija na način da imamo jednu izbornu jedinicu po jednom zastupniku, da znamo svi točno tko je naš zastupnik, kome odgovara i da se na taj način njemu građani moraju odgovarati, da njemu, da on građanima mora odgovarati ali nažalost očito ne znam da li je sazrela situacija jer se to opće ni ne spominje da se eventualno mijenja izborni zakon. Ono što me posebno u Hrvatskoj još uvijek muči odnosno destimulira je i lokalni referendum koji je još kompliciraniji za provesti od državnog referenduma. Znači, na državnom referendumu trebaš 10% skupiti potpisa i ne trebaš imati cenzus izlaska na referendum, a na lokalnoj razini moraš skupiti 20% i moraš imati 50 plus 1 izlazak na referendum da bi bio valjan. Znači 3 put je kompliciranije provesti lokalni referendum, nego državni referendum koji se rekao sam vrlo teško provodi i imali smo ih relativno malo u RH. Da bi recimo na lokalnoj razini iskazao nezadovoljstvo s nečim ili napravio određene stvari trebaš 20% biračkog tijela animirati i nakon toga još ti treba izaći 50 plus 1 da bi se sve to skupa na kraju desilo. Znači ono šta je evidentno naš zakon nije dobar treba što prije predložiti novi, ali opet onda ministar Kušćević tu ide u ovo radikaliziranje na način treba sve skupljati u uredima državne uprave, da ljudima pošalje poruku bit će još i teže nego šta je sada. Jel vidite koliko je to nespretno kada na taj način komuniciraš i na taj način pokušavaš poslati poruku koja nije najadekvatnija. Znači umjesto da se pošalje poruka nemamo ništa protiv izjašnjavanja daješ podlogu Zekanoviću i sličnima da te prozivaju da si u biti protiv toga da se građani izjašnjavaju. Znači, sa te strane molim vas novi zakon, što prije jednostavnija pravila, što prije skinuti cenzus da manje potpisa je potrebno i što prije prebaciti taj posao kontrole sa Ministarstva uprave i javnih agencija kao šta je APIS na Državno izborno povjerenstvo koje to i onako radi kao kontrolu u izbornim procesima, a kada nema izbornih procesa ljudi imaju zbilja duge, duge pauze kada nemaju neke velike aktivnost.

Slijedeća rasprava poštovani kolega Arsen Bauk, izvolite. Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege ova današnja rasprava vjerojatno mnoge i mnoge druge rasprave posljedica je u stvari samo određenog prčkanja po Ustavu od 2000. godine pa do zadnjih promjena Ustava iz 2010. Dakle, referendum temeljem 10% birača u RH uvela je u Ustav koalicijska vlada 2000. godine na zahtjev HSP-a jer im je trebalo njihovih 5 glasova da bi taj Ustav bio donesen. I prva inicijativa HSP-a nakon što je to ušlo u Ustav je bilo da se potpisima stavi van snage Ustavni zakon za suradnju sa Haškim sudom. I prikupljen je dovoljan broj potpisa, a onda se tada koalicijska Vlada sjetila da još zakon nije donesen pa se onda nije raspisao referendum a onda su bili dovoljno ovoga mudri da zakon uopće ne donesu dok su oni bili parlamentarna većina, a nakon toga je zakon donesen. Drugo čačkanje po Ustavu i po tom članku bilo je 2010. godine kada je ukinut, ukinuta odredba o tome koliko treba ljudi izaći na referendum da bi on bio valjan. Pa smo onda došli do apsurdne situacije da se Ustav može promijenit sa 300 ili 400 tisuća potpisa i negdje 50.000 ili teoretski 1 glas da bi se da bi bio donesen na referendumu. I zato smatram da je potrebno što prije povesti razgovore da se u Ustavu RH ova materija riješi na odgovarajući način, pa onda bi bili pošteđeni ovakvih toksičnih rasprava, jer referendum i referendumske inicijative kada sve skupa zbrojimo u najvećoj mjeri su one koje potiču i povećavaju tenzije u društvu i najčešće se obiju o leđa slabih manjinskih skupina, bilo da se radi o nacionalnim, bilo da se rade o slabijim u smislu fizičke snage, bilo da se radi o seksualnim manjinama. Prema tome, referendum nije najbolji način demokracije, jer u referendu, jer u referendumu nema dogovora o tome da se neka nijansa posvijetli ili potamni, nego imate izbor crno ili bijelo, da ili ne, ili si za ili si protiv, ili si njihov ili si naš, druge nema. I zbog toga se mi periodično, svaki put kad se određenoj skupini, kad određena skupina želi napraviti pritisak na Vladu, na bilo koju Vladu, zato se svaki put nađemo u ovakvim situacijama. Što se tiče konkretnog zaključka Odbora za Ustav, podržat ću takav zaključak, iako je to na jedan način zaključak koji je u stvari samo dao do znanja da inicijative nisu prikupile potreban broj potpisa. Dakle, prema onome što su oni predali, i prema onome što je Ministarstvo, odnosno Vlada utvrdila da, da je važeći broj potpisa, ne odudara od do sada uobičajene prakse, niti načina provjere, niti kriterija ispravnosti, a niti rezultata koji smo dobili. Ono što je jedino tu dvojbeno je otprilike sljedeće, kada ne dosudite penal u 90-oj minuti ako je rezultat 0:0, ili 1:1, to je problem, ako je 4:0 onda nije problem, onda se to konstatira. Dakle, predali su broj potpisa koji je bio granični, i zato se gledao svaki detalj, i to sa aspekta onih koji su predavali potpise, išli su ovako, sve ono što nije definirano u Zakonu a tiče se nas, tumačimo liberalno, a ono što nije definirano u Zakonu a tiče se države, tumačimo restriktivno.

U tom smislu, Prijedlog Zakona o referendumu koji je 2015. bio raspravljen u prvom i predložen u drugom čitanju, bio bi bolje rješenje, i bolja regulacija ove materije nego što je ona to bila, nego što je ona to sada. S druge strane, Ministarstvo je napravilo sve što je trebalo u provjeri potpisa, i možda dvije stvari koje nije trebalo. Prvo, smatram da je zbog jedne vrste društvene higijene i situacije koja se mogla pretpostaviti, trebalo dopustit na neki način onima koji su potpisnici odnosno inicijatori, ali i onima koji su protivnici onih koji su inicirali, odnosno protivnici njihovim ideja, da na neki način, odgovarajući način sukladno, ovaj, tehničkim mogućnostima promatraju kontrolu ispravnosti potpisa. I drugo, nisu trebali raditi ovo s ovim potpisnim listama, samo su nepotrebno digli tenzije. Iako je Ministarstvo ... [[Govornik se ne razumije.]] s kritikama da je priznalo premalo potpisa, ja mislim da je legitimno uputiti kritiku, a to je sukladno i zaključku Sabora iz sedmog mjeseca da se kontrolira i usklađenost prikupljanja sa člankom 8., sad ne znam točno koje je slovo, možda je c, o mjestima prikupljanja potpisa, jer je to uvijek u Zakonu o referendumu, Ministarstvo je samo u svome, Vlada je samo u svome izvješću napisala da, da nije moguće utvrditi jesu li prikupljeni u skladu sa Zakonom zato što na potpisnim listama nisu bila navedena mjesta, to piše u jednome, u jednome dijelu izvješća, i ti potpisi mogu biti sa zakonskog stajališta osporeni i dvojbeni. Tako da možda ne govorimo o 370.000 zakonito prikupljenih potpisa, nego možda samo o 10-ini tog broja, ili čak i puno manje. S druge strane, smatram da predstavnici inicijativa nisu odgovorni za duple potpise i za sve one potpise koje su se našli na potpisnim listama, jer oni objektivno nisu u mogućnosti kontrolirati šta ljudi upisuju. Dakle, nije moguće niti kontrolirati jel' ispravno navedeno ime i prezime, jel' naveden OIB i tako dalje, prema tome, to je jedna vrsta situacije u kojoj oni preuzimaju određeni rizik na koji ne mogu utjecati, i mislim da ih zbog svega možemo prozivati, al' zbog toga, baš i ne moramo. Dakle, na državi je da utvrdi da je toliko valjanih potpisa, jel' to dovoljno ili nije, a ovi potpisi koji su nevaljani, trebalo bi ipak malo opreznije biti u toj kritici organizatora, jer kad netko stoji na Trgu, dođu čovjek i potpiše, ne može znat dal' je on prekjučer potpisao u nekom drugom gradu, to ne mogu organizatori znati, tu ih ne treba zbog toga napadati.

Prema tome, da skratim. Rezultati provjere potpisa ne odudaraju od dosadašnjih rezultata. Način provjere potpisa, ne odudara od dosadašnjeg načina. I zaključak Sabora, neće odudarati od dosadašnje prakse u ovim slučajevima.

Izvolite. Poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana predstavnice Ministarstva uprave, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Došli smo samom kraju dana pri kraju ove rasprave, i htio bih reći par svojih razmišljanja o ovom pitanju, ovoj temi o kojoj danas raspravljamo. Demokracija je procedura, a procedura odnosno uloga države je krenula kad su organizacijski odbori za ove tri inicijative predale svoje potpise koje su prikupili s pisanim obrazloženjima. Uloga države u tom procesu punom rupa nije baš zahvalna, al ona se iskristalizirala do danas kroz praksu, kroz ranije inicijative. Ono što je i kolega Bauk spomenuo, već tada kad se mogućnost narodnog odlučivanja putem referenduma, ugradilo u Ustav, već tada je bilo zapravo jasno da je cijela stvar nerazrađena, da je cijeli proces nerazrađen i on je nažalost do dana današnjeg ostao takav i odgovornost politike i nas je zapravo najveća u tome, pogotovo kad smo radi ulaska države u EU brisali iz Ustava prag odlučivanja 50% + 1, kad smo došli do rješenja da odlučuje većina izašlih i kad smo zapravo otvorili mogućnost, makar teoretsku, ali ipak mogućnost da nam Ustav mijenja jedan birač. Sad nemamo više ni prag odlučivanja, nemamo ni prag izlaska, procedura nam je manjkava, puna rupa, mogućnost manipulacija i zloupotreba je veliki, a ipak, evo, vidimo kroz raspravu da neke naše kolege i jako guraju ove referendumske inicijative unatoč tim činjenicama. Ja bih ih pitao da su tu, što bi bilo da sutra se pojavi referendumska inicijativa koja ne odgovara njihovim interesima, koja ne odgovara njihovim svjetonazorima, koja ide za tim da njima umanji neka njihova prava, kako bi se onda postavili, što bi onda govorili. Referendum je demokratski alat, najdemokratskiji mogući alat kad dajemo građanima, biračima, da neposredno odlučuju o nekom pitanju, ali i u tom slučaju moramo postaviti ograničenja, moramo postaviti procedure i tako svugdje, u svim demokratskim zemljama. Ne možemo, to je rekao i kolega Bauk, ja se tu s tim slažem, ne možemo kompleksna društvena pitanja simplificirat i svoditi na bijelo i crno, na ZA ili PROTIV. Nije tajna, ja sam osobno protiv sve tri referendumske inicijative i ne želim da se raspiše referendum ni za bilo koje od ovih pitanja. Čitao sam njihova pisana obrazloženja, ne slažem se s njima, ne samo da se s njima ne slažem, nego smatram da ne odgovaraju stvarnosti, da ne odgovaraju stvarnosti niti malo, da ne odgovaraju kampanjama koje su prethodile odnosno kampanjama kada su se potpisi prikupljali, kada su, pogotovo to mislim na ono pitanje koje se odnosi najviše na manjine, kojim se umanjuju prava manjinskih zastupnika gdje su manjine odnosno zastupnici nacionalnih manjina svođeni na to da su politički reketari i besramni trgovci, da sva njihova politička aktivnost je svedena na koruptivne radnje gdje su zapravo prikazane da diskriminiraju većinski narod, da diskriminiraju Hrvate i u propagandnim materijalima inicijativa je doslovno stajalo da izjednačimo prava svih ostalih zastupnika, dakle, Hrvata sa pravima zastupnika manjina koji su eto, privilegirani. To je ta konstantno slika u javnosti koja se nastoji prikazati da su manjine u RH privilegirane po svim pitanjima, pa tako i po pitanju zapošljavanja iako vidimo iz godine u godinu prema izvještajima Vlade da broj manjina u državnoj upravi pada i to konstantno, malo, ali pada. Dakle, stvarna potreba za reformom izbornog sustava, stvarna potreba za reformom referendumskog odlučivanja je ovdje zloupotrijebljena kako bi se manjinski zastupnici i manjine, a pogotovo zastupnici srpske nacionalne manjine, zastupnici, 3 zastupnika srpske nacionalne manjine, prikazala u RH kao glavni problem. Pisana obrazloženja inicijativa, pogotovo ove koja se odnosi na manjine, ništa o tome ne govore, ništa, oni zapravo predstavljaju stručnu pisanu podlogu za potpalu lomače na kojem su manjine trebale izgorjeti, a tu se ne radi o nikakvim privilegijama, nikakvim privilegijama koje eto, većinski narod dao manjinama, tu se radi o afirmativnoj mjeri kojim se omogućuje svim društvenim skupinama da im se čuje glas, da im se čuje glas u nacionalnom parlamentu, postoje brojne zemlje koje imaju razne afirmativne mjere kojima se omogućuje zastupljenost manjina u nacionalnom parlamentu i RH tu nije iznimka. Nijedna od tih afirmativnih mjera nije univerzalna za sve države, a mi danas zaboravljamo na što smo se obvezali 91. kad smo donijeli prvi Ustavni zakon koji je uredio pravo manjina, koji bi bio zapravo konstruktivni element priznanja RH, gdje je Barningterova komisija prepoznala da bi RH mogla biti suverena i samostalna, a taj dokument je izrađen na prijedlog Venecijanske komisije iako je gorka činjenica da se taj prvi Ustavni zakon nije ni primjenjivao. Imamo proces ulaska RH u vijeće Europe, jako smo se trudili i trsili da budemo dio te institucije, ratificirali smo konvencije koja regulira i zaštitu prava manjina i zaštitu prava žena i jako nam je bilo stalo da budemo dio te institucije, a danas zaboravljamo na te svoje obaveze odnosno ovi koji predlažu ove inicijative, zaboravljaju na te obaveze, kao što zaboravljaju na obaveze koje je RH preuzela pristupajući EU. Sve te konvencije koje smo mi ratificirali, usvojili su, učinili RH boljom državom, a ovim inicijativama se to želi porušiti. Reći ću još nekoliko stvari radi istine i objektivnog prikazivanja činjenica jer puno se manipuliralo i sa brojem birača, i javnosti se histeriziralo, tvrdilo da se krade, da se vara, da se manipulira sa brojem birača u popisu birača.

Prelazimo na sljedeću točku dnevnoga reda - Prijedlog odluke o proglašenju 22. veljače Danom hrvatske glagoljice i glagoljaštva Predlagatelj je Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu na temelju članka 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo. Pozivam predstavnicu predlagatelja, predsjedniku Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu poštovanu kolegicu Vesnu Bedeković da nam da dodatno obrazloženje Prijedloga odluke. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo kratko ću. Dakle, aktom od 20. prosinca 2018. godine predsjednik Hrvatskoga sabora Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu uputio je inicijativu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje za proglašenje 22. veljače Danom hrvatske glagoljice, a podnositelj inicijative je kao potporu prijedlogu za proglašenje ovoga dana priložio i pismo potpore Predsjednici Republike Hrvatske, ministrici kulture i ministrici znanosti i obrazovanja. Podnositelj inicijative važnost proglašenja 22. veljače Danom hrvatske glagoljice veže naravno uz datum tiskanja prve hrvatske knjige Misal po zakonu rimskoga dvora iz 1483. godine što je zapravo i prva tiskana hrvatska knjiga, a ujedno i prvi Misal u Europi koji nije tiskan latinicom i latinskim jezikom i ta hrvatska inkunabula otisnuta je dvobojno crveno i crnom bojom i to valja naglasiti samo 28 godina nakon tiskanja Gutenbergove Biblije i naravno da je taj hrvatski prvotisak važan i zbog toga što nam dokazuje da su Hrvati već u 15. stoljeću bili izrazito razvijeni u društvenom, gospodarskom i kulturnom smislu, a naravno hrvatska glagoljica je povijesno hrvatsko pismo i jedan od nezaobilaznih simbola hrvatskog nacionalnog identiteta i višestoljetne uljudbe na temelju kojega i danas imamo prepoznatljivi i jedinstveni identitet kako u Europi tako i u svijetu. I naravno Odbor je ovu inicijativu raspravio na svojoj sjednici 30. siječnja ove godine. Smatra da je riječ doista o jednoj hvale vrijednog inicijativi koja za cilj ima promicati vrijednost hrvatskog glagoljaškog pisma koju naravno Odbor dakle, svi članovi Odbora su jednoglasno poduprli. I u raspravi je istaknuto kako bi se naziv Odluke o proglašenju 22. veljače Danom hrvatske glagoljice trebao upotpuniti na način da stoji u Odluci: „Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva“ čime bi se na jedinstven način naglasila vrijednost hrvatske uglate glagoljice kao specifične za naše prostore i naravno uz to još dodatno i hrvatske glagoljaške pismenosti kao važnih odrednica identiteta i posebnosti hrvatskoga naroda. I sukladno tome ovaj smo prijedlog uputili podnositelju inicijative, a to je Institut za hrvatski jezik koji je ovaj prijedlog prihvatio i stoga evo Odbor predlaže da Hrvatski sabor donese Odluku o proglašenju 22. veljače Danom hrvatske glagoljice i glagoljaštva. Zahvaljujem se poštovanoj predsjednici Odbora gospođi Vesni Bedeković na ovom obrazloženju Prijedloga odluke. Želi li možda izvjestiteljica Odbora uzeti riječ za zakonodavstvo? Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovana kolegica Sanja Putica. Izvolite. Hvala podpredsjedniče Hrvatskoga sabora, cjenjene zastupnice i zastupnici ova hvale vrijedna inicijativa koja je upućena na predsjednika Hrvatskoga sabora Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao što smo čuli od kolegice Bedeković, vjerujem od petka ili od danas i cijeloga sabora koliko je važno da od sada obilježavamo i proglasimo baš ovaj dan 22. veljače danom Hrvatske glagoljice i glagoljaštva govori da smo taj datum izabrali neslučajno, vezuje ga se za jedan od najvažnijih datuma hrvatske povijesti, hrvatske kulture, književnosti i pismenosti, datum tiskanja prve hrvatske knjige Misala po zakonu rimskoga dvora iz 1483. godine koji je prvi Misal u Europi koji nije tiskan latiničnim pismom i latinskim jezikom. Ovim je proglašavanjem nužno još jedanput osvijestiti našu prebogatu srednjovjekovnu kulturu tadašnje civilizacijske dosege Hrvata, stupanj kulturne razvijenosti i u konačnosti našega nacionalnoga identiteta. Hrvatsku pismenost općenito uvelike obilježava glagoljično pismo koje se upotrebljava na ovim prostorima do početka 16. stoljeća, a cijeli niz velikih hrvatskih epigrafskih spomenika primjerice Plominski natpis, Valunska ploča, pri čemu ponajviše ističem i Baščansku ploču koja se danas čuva u prostorima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti pisani su glagoljicom. Početak glagoljice u Hrvatskoj se vezuje uz pohod i misionarski rad dvojice braće Konstantina i Metoda i njihovih učenika koji su širili glagoljaštvo i bogoslužje na staroslavenskome jeziku, a sam se nastanak glagoljice vezuje uz Hrvatsko tlo, sam nastanak naziva glagoljica vezuje se uz Hrvatsko tlo, jer glagol glagoljati znači i govoriti. Treba reći također kako se smatra da je od tri poznatih tipova glagoljice od kojih su dosad bile poznate obla i uglata, a u zadnje vrijeme i trokutasta, na Hrvatskom je tlu nastala uglata glagoljica i da se posebno su sa tom, tim tipom glagoljice pisale i knjige za bogoslužje, bogoslužje na staroslavenskome jeziku. Nekoliko teorija razrađuje postojanje glagoljice ali ona se uvijek vezuje uz glagoljaše i njihovo bogoslužje. U tom smislu u buduće će obilježavanje ovoga dana podsjećati na duboku ukorijenjenost hrvatske kulture i baštine u glagoljici i glagoljaštvu kao i na činjenicu kako su glagoljica i glagoljaši iznimno važan dio hrvatskoga identiteta. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Sanji Putici. Poštovana kolega Marko Vučetić, nije nazočan. Poštovani kolega Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, izvolite kolega Bauk. Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče, moram reći da je dodavanje glagoljaštva u ovaj, u ovaj prijedlog malo i dvojbeno. Dakle, smatram da je dodavanje glagoljaštva u ovaj prijedlog malo i dvojbeno jer je glagoljaštvo segment hrvatske kulture dominantan u srednjem vijeku koje čine glagoljično i ćirilično (bosaničko) pismo, svi jezični oblici pisani tim pismima te hibridne inačice nastale karakterističnim preplitanjem prethodnih dvaju jezičkih tipova. Pozvat ću se na djelo akademika Stjepana Damjanovića u studiji Hrvatski srednjovjekovni tekstovi, tri pisma i tri jezika, koje je tiskala Matica Hrvatska, a koja kaže da je Hrvatska srednjovjekovna kultura bila tropismena i trojezična jer su tekstovi pisani latinicom, glagoljicom i čirilicom. Latinica je po njemu najstarije pismo kad je riječ o hrvatskim prostorima, ali najstariji tekstovi pisani hrvatskim jezikom ostvareni su glagoljicom i to još u 10. stoljeću. Što se tiče tekstova pisanih, dakle glagoljicom i datuma koji smo, koji je po prijedlogu predlagatelja odabran za ovaj dan govori se o Misalu po zakonu rimskog dvora iz 1483. godine, međutim činjenica je da postoji stariji, stariji dokumenti koji se mogu također na neki način obilježavati, a za mene osobno najvažniji je Povaljska listina kao najstariji sačuvani dokument pisan hrvatskom ćirilicom iz 1. prosinca 1250. godine, dakle 180 godina prije ovoga dokumenta prema kojem bi obilježili dan. Dakle, ako govorimo o glagoljaštvu onda ne možemo, glagoljica i glagoljaštvo nisu sinonimi, prvi put tiskano na glagoljici, ali glagoljaštvo obuhvaća i nešto, nešto šire. Dakle, kao što ime toj ispravi govori ona je nastala na otoku Braču, nađena je u mjestu Povlja i to sasvim slučajno jer je promatrač primijetio neobične znakove na predmetu koje je domaćica koristila za potpirivanje vatre na ognjištu. Ona je posljedovna isprava Benediktinskog samostana Sv. Ivana Krstitelja u Povljima na otoku Braču i napisana na pergamentu hrvatskog ćirilicom tzv. bosančicom 1. prosinca 1250. godine, a danas se čuva u župnom uredu u Pučišćima na Braču, kamo je dospjela s arhivom Povaljskoga samostana što su ga za sobom u Pučišća kao svoje novo obitavalište donijeli posljednji Povaljski redovnici iz 19. stoljeća. Radi se o jednom od najstarijih hrvatskih jezičnih i kulturno povijesnih spomenika koji nam svojim opsegom i sadržajem posredno pruža niz zanimljivih uvida u razne životne aspekte, prostora i vremena gdje je nastala i naravno radi se o nezaobilaznom izvoru proučavanja raznih humanističkih znanosti.

U tom smislu još ćemo se konzultirati oko podrške ovome prijedlogu zbog prioriteta koji su navedeni, jer smatram osobno je dokument koji sam naveo nešto važniji od ovoga, al to je možda lokal patriotsko samo lokal patriotska orijentacija ali u svakom slučaju, dobro je podsjetiti se na temelje i korijene naše pismenosti, što znači glagoljaštvo, koja su pisma naša jer ako smo već imali problem sa ćirilicom prije nekoliko godina, dobro je podsjetiti se da naši preci nisu imali s time problem prije skoro koliko, 900 g., da smo to uredno proslavljali i da ako govorimo o povijesnim činjenicama i povijesnim aspektima, da nije sve tako jednostavno kao što na prvi pogled izgleda, dakle da li je to 1400- i neke ili 1200. i neka, dobro je postaviti pitanje gdje ako ne u ovome Saboru. Zahvaljujem poštovanom kolegi Bauku. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo poštovane kolegice i kolege, možda bih mogao odmah na početku nešto kazati g. Bauku da nema dvojbi pa bih onda mogao se sjetiti Baščanske ploče koja je bila puno, puno prije pa bi to se moglo i od tog vremena uzeti ali zapravo je ovaj prvi tiskani misal kao takav je zapravo od 22. veljače i mislim da je to pravedno. Ja ovom prilikom pozdravljam inicijativu predsjednika Hrvatskog sabora a vezano za njegovo obrazloženje da 22. veljače bude Danom hrvatske glagoljice i kao što kaže kolega Bedeković, i glagoljaštva i u svom obrazloženju zapravo on govori o prvoj hrvatskoj knjizi Misala po zakonu kao što je rekla kolegica Putica, Rimskog dvora iz 1483. g., dakle nekih 20-ak godina nakon Gutenbergove Biblije. Dakle, to je prva hrvatska tiskana knjiga i zbog toga je to značajan datum ali zato je evo i važna odrednica identiteta i posebnosti hrvatskog naroda.

Zapravo današnji vjernici kada govore o liturgiji i bogoslužju ne znaju da je do prije II.

Samo u rijetkim župama koje su vodili popi glagoljaši a oni su ovdje, govorimo o pejorativnom djelu popa glagoljaša a to su zapravo bile fratarske župe, bogoslužje se vršilo na svom jeziku. Da Hrvati mogu slaviti liturgiju na svom jeziku odnosno od najstarijih povijesnih vremena, bio je jedan takav primjer u Rimskoj crkvi, Crkva je tada priznavala samo 2 jezika. Latinski i grčki, drugi ne. Dakle jedino se u Hrvatskoj bogoslužje vršilo na glagoljici. Kao autor glagoljice ovdje je već spomenuti solunski redovnik Konstantin koji je tada uzeo zapravo monaško ime Ćiril i tada se nije zvala ćirilica po njemu već kirilovica. Naziv te glagoljice nazvane od glagola „glagoljati“ što znači pričati, to je rekla kolegica Putica. Hrvati su inače to vezali uz tzv. jeronimsku teoriju ili njegovu Vulgatu po prijevodu te Biblije a Franjo Rački je 1861. g. zapravo riješio sve dvojbe po tom pitanju. Najstariji hrvatski glagoljaški spomenici jesu ovdje spomenuta Baščanska ploča čiji je odljev ovdje u Hrvatskom saboru iz 1100. g. i malo poznati a zapravo iznimno, iznimno vrijedni dokumenti, to su Bečki listići koji su zapravo najstariji crkveno-slavenski liturgijski spomenik hrvatske redakcije. Ta hrvatska glagoljica najčešće je u Istri, u Kvarnerskom primorju, Dalmaciji i to u njenom dubokom, dubokom zaleđu i tu su zapravo napravljeni najljepši rukopisi, bilo bi ih šteta ne spomenuti večeras, a radi se o Hrvojevom misalu, radi se o ... [[Govornik se ne razumije.]] evanđelju, o Misalu kneza Novaka ali i o Vinodolskom, Vrbničkom i Krčkom zakoniku kao i statutima raznih redova, bratovština pa i nekim pričama i legendama.

Vatikanskog sabora kada se zapravo liturgija govori na narodnim jezicima. Interesantan je podataka da je tada đakovački biskup J.J. Strossmayer i ovdje spomenuti Franjo Rački koji je zapravo bio zagrebački kanonik i doživotni tajnik JAZU-a su jako radili zapravo sa rimskom kurijom po pitanju statusa i proširenja staroslavenske liturgije međutim tada taj papa Pio IX. nije imao puno razumijevanja odnosno konkretno po tom pitanju ništa nije učinio ali je bitno i ovo je bitno za naglasiti, volio bi da to ostane upisano, da je na II. Vatikanskom koncilu zapravo glagoljica poslužila kao presedan za uvođenje živih narodnih jezika u katoličku liturgiju po rimskom obredu. Zapravo taj opstanak glagoljaškog pisma i staroslavenske liturgije kroz stoljeća trebamo i možemo zahvaliti velikom maru i ljubavi domaćih popova glagoljaša. Ovo je trenutak i zato sam se posebno javio jer to moram istaći a popovi glagoljaši su ostali najduže na području, na imotskom području i oni su po tome jako značajni, jedan dio je tada išao u Brač i vjerojatno je završio i u Pučišćima kod vas, g. Bauk.

Isto tako on kaže da osim Župa koje se nalaze na njegovom području, postoje Župe koje opslužuju Braća Svetog Franje i govore starim ilirskih jezikom i u tada nastaju određeni spomenici i Crkve, pogotovo crkvice u Brelima Svetog Stjepana i Svetog Nikole. Postoji izvješće iz 1636. godine, koje govori cjelovitim podacima upravo, upravo na tom, na tom području. Stanje i djelovanje popa glagoljaša iznimno je interesantno za vrijeme Morejskog rata koji je trajao 15 godina, i on je bio na području Dalmacije sve do, do Egeja, i u tom području popi glagoljaši su imali jednu iznimno pastoralnu službu, bavili su se karitativnim radom i opismenjivanjem tog stanovništva, posebice na Imotskom području, i ono što je interesantno da u tih 300 godina vladavine Turaka na tom području, ovo je vrlo interesantan podatak, zahvaljujući tim glagoljašima na tom području, samo je 110 obitelji s područja Imotskoga prešlo na islam, dakle, isključivo zahvaljujući glagoljašima. U 300 godina, samo 110 obitelji.

Posljednji pop glagoljaš živio je u jednoj župi Svete Ane u Poljicima, zvao se Don Petar Pralas, zato pozdravljam ovu inicijativu predsjednika Sabora i svih onih koji su sudjelovali u tome, jer to, ti časni ljudi i svi oni koji su se bavili glagoljicom, to zaslužuju. Izvolite. Da ne bi bilo da mi nemamo, kako se to kaže, konja za trku, dakle pustinja Blaca na Braču je glagoljaška pustinja, što se tiče dokumenata koji su i spomenika koji su pronađeni, dakle, osim spomenute Poveljske listine, tu je i Poveljski prag, zatim supetarski fragmenti iz 12.-og stoljeća, Zmajeva špilja između Bola i Murvice, i naravno redovnička pustinja Blaca koju smo već spomenuli. Dakle, iako je ponoć, jasno je da ova tema zaslužuje da barem mi koji dolazimo iz tih krajeva dodatno to spomenemo, osvijestimo i ostalima.

Prvi otok im je bio Brač, i tako su došli i u Pučišća, i u pustinju Blaca. Ne kažem, vjerojatno je bilo i onih sa Brača koji su se bavili time ili su možda bili u određenim redovima kao što ste vi rekli tada i na otoku Braču. Zahvaljujem poštovanom kolegi Babiću na odgovoru. Još jednom zahvaljujem predsjednici Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, poštovanoj kolegici Vesni Bedeković na obrazloženju prijedloga ove odluke. Glasovat ćemo o ovoj točki kad se za to steknu uvjeti. Poštovane kolegice i kolege, s ovime smo iscrpili sve točke dnevnog reda predviđene za današnji dan, nastavljamo sutra ujutro u 9,30, točka dnevnog reda, Prijedlog Zakona o izboru Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, prvo čitanje, P.Z. broj 557.